Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 119 pro 90, proti nikdo, návrh byl přijat.